Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých by se měli setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytovaná kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. Ze zavedení této služby mám obavu. Pokud by se to týkalo občanů České republiky, tak by to bylo v pořádku.

Doufám, že nám i paní ministryně vysvětlí vše konkrétněji k této službě. Dále je doplněn a rozšířen okruh osob, kterým je odborné sociální poradenství poskytováno, o pečující fyzické osoby. Vymezením v zákonu o sociálních službách se pečující osoby stanou cílovou skupinou sociálních služeb, které jsou považovány za klíčový nástroj podpory neformálních pečovatelů.

Rozšiřují se základní činnosti poskytované v rámci sociální služby, osobní asistence se doplňuje další základní činnost, a to o sociálně terapeutické činnosti. Současně doplnění této základní činnosti reaguje na potřeby praxe, kdy se ukazuje, že službu osobní asistence je třeba více odlišit od pečovatelské služby. Dále se rozšiřují základní činnosti poskytované v rámci pečovatelské služby a doplňují se základní činnosti, a to o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Rozšířením poskytovaných základních činností se doplňují činnosti, které jsou zaměřeny nejen na obsluhu a péči o klienta, ale také na jeho rozvoj a podporu, aby získal určité kompetence. Současně služba bude nabízet činnosti, které budou podporovat sociální začleňování klientů. Již o tom byla zde řeč, že současná právní úprava pečovatelské služby obsahuje základní činnosti, které rodičům dětí pomáhají pouze s doprovodnými činnostmi, to znamená s úklidem a nákupem, a cílem je podpořit zejména rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí, v základních situacích, které rodiče nezvládají s ohledem na počet dětí. Jsou navrhované nové základní činnosti zaměřené na pomoc těmto rodičům.

Jedná se o jednotky případů a Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto případy řeší pokrytím z objemu prostředků, který si ponechává na mimořádné situace. U odlehčovacích služeb se navrhuje stanovit maximální dobu poskytování této služby tak, aby byl naplněn její smysl, to znamená umožnit pečující osobě dostatečný nezbytný odpočinek, a to pouze na 90 dnů.

Základní činnosti poskytované v rámci sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením se rozšiřují o další základní činnosti, a to pastorační a duchovní péči, psychosociální podporu při umírání a pomoc osobám blízkým, vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby, což považuji za chvályhodné, ale myslím si, že dnešní pobytová zařízení toto již činí, aniž by to bylo v zákoně. Velmi kladně hodnotím návrhy změny, které navrhují sjednocení sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje. V domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu, a naopak.

Nově proto bude upravena pouze jedna služba domov sociální péče, která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob, kterou si poskytovatel specifikuje při registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i režim daného zařízení. Do zákona o sociálních službách se vkládají sociální služby určené pro klienty v terminálním stavu. U poskytovatelů paliativní péče a poskytovatelů sociálních služeb nejsou v současné právní úpravě upraveny, ale o tom tady již mluvila paní ministryně.

Jedná se o situaci, kde o dítě nemůže ze závažných důvodů po přechodnou dobu pečovat žádný z rodičů a zároveň nemůže péči o dítě zabezpečit ani poručník, pěstoun nebo jiná pečující osoba. Dále se navrhuje změna místní příslušnosti registrujícího orgánu, který rozhoduje o oprávnění poskytování sociálních služeb.

Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutno splnit zákonem stanovené náležitosti, nicméně jednotlivé registrační podmínky nejsou ve všech krajích u všech poskytovatelů sociálních služeb posuzovány stejným způsobem.